Pokud ovšem započteme skutečně všechno, tedy i náklady na stabilitu dodávek, tak už ta růžová budoucnost mizí v mlze.

Stejně tak fotočlánky s životností 20 let ovšem mají tento parametr ve výši dva až osm let.